Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 11. Přihlášeno 192, pro 82, proti 1. V pořadu schůze, v návrhu pořadu schůze v tuto chvíli se se zákony vrácenými Senátem vůbec nepočítá na ten den. Jenom hypoteticky, kdyby nebyly projednány.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 13. Ani tento návrh nebyl přijat. Vzhledem k tomu, že ani jedno pevné zařazení nebylo úspěšné, nebudeme hlasovat ani o návrhu pana předsedy Farského, a budeme tedy hlasovat o novém bodu, který navrhla zařadit paní předsedkyně Pekarová Adamová, týkajícím se vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 14. Tento návrh nebyl přijat. Zbývá nám vypořádat se s návrhem pana předsedy Bartoška, který navrhuje zařadit nový bod Výzva vládě České republiky týkající se nešíření jaderného nebezpečí. Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro navržený program nadcházející schůze ve znění přijatých změn? Kdo je proti? Hlasování číslo 16. Návrh byl přijat. Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze.